Také hovoříte o minulosti.

Jak budete příští rok financovat kapacity školek a škol v obcích nad 3 tisíce obyvatel?

A další otázky. A prosím, už odpovězte a neříkejte jiná čísla než minule, prosím pěkně. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Dejte mi ten seznam. A já ty obce navštívím a my ty peníze najdeme, tak jako vždy. Panu Farskému.

Ale já jsem to zrealizoval. Vy tam máte ten svůj projev, děláte si tam kampaň. Ale buďte aspoň objektivní. A dobře víte, jak to bylo. To byla tedy poslední ústní interpelace na předsedu vlády.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v nejbližších dnech proběhne na půdě OSN hlasování o rezolucích týkajících se Izraele a Jeruzaléma zvláště.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzvala vládu, aby hlasovala proti takovým usnesením. Žádám o jasné stanovisko Ministerstvo zahraničních věcí, jak bude Česká republika hlasovat, aby se ministerstvo nedostalo do rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jak jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti při obdobném hlasování. Děkuji.

Jedná se převážně o tato data: jízdní řády, výlukové jízdní řády, aktuální polohy vlaků, zpoždění vlaků, nástupiště, na které vlaky směřují. Tato data nejsou potřebná jen pro železnici samotnou, ale také pro další druhy dopravy. Nejvíce je samozřejmě potřebují organizátoři regionálních dopravních systémů.

Tato data jsou klíčová i pro analytické a vědecké práce týkající se fungování dopravních systémů. Publikace těchto dat jako otevřená data je tak nepochybně ve veřejném zájmu.

Děkuji.

Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére.

Správa železniční dopravní cesty data předává na základě žádosti a uzavřených smluv. Jejich využití se pak liší podle příslušné smlouvy. Každá žádost o zpřístupnění dat je taktéž posuzována s ohledem na povinnosti manažera infrastruktury a zajištění bezpečnosti. Podle toho je následně postupováno.

Subjekt požadující informace taktéž může čerpat data z celostátního informačního systému o jízdních řádech.

Tato data musí také Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel dráhy postupovat do celostátního informačního systému o jízdních řádech jako takzvaná otevřená data. Takže zase určitá skupina dat je otevřených. Právní předpis toliko ukládá, že cestující musí být ve stanicích a na zastávkách vybavených obsluhovaným zvukovým nebo obrazovým informačním zařízením informováni o zpoždění vlaku, jeli zpoždění 10 minut a větší, a to nejpozději v době příjezdu nebo odjezdu vlaku uvedeného v jízdním řádu.